Děkuji. Kdo další do rozpravy k tomuto bodu ve třetím čtení? Nikoho nevidím, že by se hlásil z místa, rozpravu končím. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já poprosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním sdělil stanovisko. Děkuji za slovo. Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán, takže nebudeme hlasovat. Potom bychom mohli, ale nebudeme hlasovat ani o legislativně technických úpravách, protože žádné nebyly navrženy.

A pak bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.

Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti?

Procedura byla schválena. Prosím, pane zpravodaji. Takže nás čeká hlasování o pozměňujícím návrhu pana poslance Raise představeném panem ministrem. Výbor doporučuje. Stanovisko ministerstva? Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. A teď bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.